Myslím, že všichni víme, o čem máme hlasovat. Zahajuji hlasování o změně zpravodaje. Nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Paní poslankyně byla schválena jako zpravodajka výboru.

Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, nestává se mi to na tomto místě často, ale mám pocit, aniž bych chtěl předjímat, že přicházím s návrhem, který by mohl mít obecnou podporu, což je v případě čištění právního řádu doufám zájmem reálně nás všech. Jak už bylo řečeno, jedná se o návrh zákona o zrušení obsoletních právních předpisů.

Dalších 3 616 právních předpisů, které byly dříve zrušeny pouze obecně, pak zákon s ohledem na princip právní jistoty prohlašuje za zrušené výslovně. Ministerstvo vnitra se problematice rušení právních předpisů intenzivně věnuje od roku 2019. Od té doby byl analyzován celý právní řád České republiky za uplynulých sto let, tedy od vzniku Československa až do konce roku 2018. Výstupy analýzy právního řádu byly zaslány k připomínkám všem ministerstvům a dalším ústředním správním úřadům. Po zohlednění zaslaných připomínek byl připraven předkládaný návrh zákona. Zrušení těchto právních předpisů vede k pročištění a zpřehlednění právního řádu České republiky, kdy se v něm budou do budoucna zobrazovat pouze ty právní předpisy, které jsou pro adresáty práva skutečně relevantní. Pro zajímavost pár příkladů.

Děkuji vám za pozornost. Také děkuji, a nyní tedy poprosím o úvodní slovo paní zpravodajku pro prvé čtení, paní poslankyni Lucii Potůčkovou. Děkuji za slovo.

Ty kuriózní případy už tady byly řečeny panem ministrem vnitra, takže já je opakovat nebudu, ale je jich tam samozřejmě daleko více. V posledních letech je v rámci veřejného diskurzu, ať už na úrovni právních profesionálů, či mezi širokou laickou veřejností, diskutována problematika přehlednosti českého právního řádu, s níž úzce souvisí i počet vydávaných právních předpisů.

Prakticky tedy má stejné účinky, jako kdyby byla zrušena, neboť obsoletní právní norma již nemůže nikoho zavazovat, nemůže zakládat, měnit ani rušit individuální práva a povinnosti a z hlediska reálné praxe je existence těchto předpisů zcela nadbytečná. Nicméně jedním z hlavních problémů je právě skutečnost, že nelze často přesně říci, které právní předpisy jsou stále platné a které nikoliv.

V této souvislosti je třeba míti na paměti, že například i právní předpis, který je v právním informačním systému, provozovaném například některou ze soukromých společností, označen jako zrušený, může být právním předpisem platným a naopak.